Dámy a pánové, vím, že tím, co jsem zde řekl, nejspíš házím hrách na zeď, ale věřte, že nepřestanu. Ono vám to všem tady v Poslanecké sněmovně dojde, až se vám opět, mnohem citelněji, zdraží náklady na bydlení u vás doma, nebo se vám zvednou platby na poslanecké byty v Praze. Bude pozdě. Budete pozdě litovat.

Bohužel. A je načase se ptát, zda by za jiné vlády nebylo líp. Přesto vás všechny, kolegyně a kolegové, žádám, znovu vás žádám, podpořte návrhy opozice, které pomohou lidem, firmám a české ekonomice. A vlastně proč prosit? Už prosím sami konečně uznejte, že tato vláda na to nemá a je nejvyšší čas ji vyměnit.

Připraví se pan poslanec Jan Hrnčíř. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane místopředsedo...

Vystupovala jsem v rámci prvního čtení, druhého čtení a dnes je před námi to nejdůležitější, třetí čtení, kde pan ministr financí, až se budou číst jednotlivé pozměňovací návrhy, tak bude říkat souhlasné nebo nesouhlasné stanovisko. Několikrát tady říkal u jiných zákonů, že hnutí ANO nepředkládá pozměňovací návrhy. Tak já bych chtěla říci, že hnutí ANO v rámci novely státního rozpočtu předložilo mnoho pozměňovacích návrhů, a já dnes budu určitě bedlivě sledovat, jestli některý z těchto pozměňovacích návrhů, které jsou především pro občany České republiky, tak jestli ministr financí některý podpoří.